Děkuji za slovo.

Je to návrh, který přináší institut, který známe z § 135 stavebního zákona. Ten dává stavebnímu úřadu pravomoc nařídit vlastníkovi stavby neodkladné odstranění stavby a zabezpečit její odstranění, pokud jsou ohroženy životy osob nebo zvířat tím, že předmětná stavba hrozí zřícením. Tento pozměňovací návrh směřuje do oblasti památkové péče, v tomto případě orgány památkové péče chrání veřejný zájem na jiném úseku veřejné správy a v případě tohoto institutu není cílem orgánu památkové péče zničení věci, ale naopak zachování předmětu ochrany.

Ministerstvo kultury by mělo finanční prostředky na zajišťovací práce poskytovat ve shodě s průřezovou dohodou ústředních orgánů státní správy a Kanceláře veřejného ochránce práva, která reaguje na obdobný výše citovaný institut ve stavebním zákoně. Poskytování prostředků k tomuto účelu by mělo být prováděnou formou vratné dotace, to jest Ministerstvo kultury by rozhodnutím o poskytnutí dotace určilo příslušnou obec nebo kraj podle toho, který orgán památkové péče vydal toto rozhodnutí o uložení povinnosti v první instanci jako příjemce prostředků a odeslal je příslušné obci.

V situaci, kdy není sporu o tom, že určitý statek má kulturní historickou hodnotu, což platí zejména v případě, kdy je statku poskytnuta ochrana jako kulturní památce na národní úrovni, nebo dokonce ochrana na mezinárodní úrovni, a především není možné zajistit zachování statku jinak než vyvlastněním, neodporuje institut vyvlastnění ustanovením Evropské úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

Tady jsou změny v části páté, které se provádějí z důvodu sjednocení přestupků právnických podnikajících i nepodnikajících fyzických osob.

Tyto návrhy jsou vůči sobě variantní.

Nejčastěji jsou používané ať už zemědělské, lesnické nebo hydrické rekultivace, což znamená zatopení, které legislativa jasně zvýhodňuje a v určitých případech vyžaduje.

Naproti tomu přírodě blízká obnova je paletou opatření, která kladou důraz na ponechání dotčeného území přirozenému vývoji, popřípadě jeho vhodné usměrňování.

Ten se týká opět oblasti památkové péče.

Navazuje zčásti na již předložené návrhy zákona, které zde předkládalo Ministerstvo kultury.